Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.

Pan ministr Jurečka tady vystoupil a říká nám: Dohodněte se jeden říká, že chce obstruovat, jeden říká, že chce diskutovat.

A vy říkáte: Domluvte se.

Vy si ohýbáte jednací řád a všechno opravdu podle toho, co potřebujete. Já bych byl rád, kdyby na mě nepokřikoval tady z lavice, jestli můžete, paní předsedající... Ano, děkuji.

Takže já jsem reagoval na to obecně. Druhá věc je pan poslanec Nacher se mýlí, protože předseda poslaneckého klubu může dávat procedurální návrhy, takže není to pravda, že nemůžete. Další věc: pokud v zákoně já tedy nejsem právník, jsem pouhý veterinář, jak tady padlo ale pokud něco v zákoně není, tak to znamená, že to není upraveno, a pokud něco v zákoně není zakázáno, tak je dovoleno, aspoň v tomhle já žiju.

Paní místopředsedkyně Kovářová stáhla svoji přihlášku k faktické... Ještě bych chtěl dodat, že za mnou sedí Petr Fiala, tak si vzpomeňte, že tady byly také věci, které jsme dělali jako koalice, které nebyly nikdy předtím použity, jak jsme mu sebrali slovo myslím, že se to týkalo EET to znamená některé věci se prostě dějí nově, nemají žádný precedens předtím, ale stávají se. Nicméně faktická poznámka, nyní pan poslanec Kučera, protože paní místopředsedkyně ji stáhla, a následuje pan poslanec Pražák. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Jenom krátce navážu na svého kolegu Pavla Bělobrádka k tomu projednávání EET, kdy tehdejší vládní koalice v podání hnutí ANO vzala slovo dnešnímu předsedovi vlády panu Petru Fialovi.

Vůbec nemohli vystoupit, ne že vystupovali pět minut, nemohli vystoupit vůbec.

A myslím, že i plno paralel najdeme i v dnešní probíhající schůzi. Další přihlášený je pan poslanec Pražák a následuje pan poslanec Volný.

Tak jsme se dozvěděli vy jste řekla, že si myslíte, že v bodě nejsme.

Bohužel toto není podle mě to, co jste říkala, že byste chtěla být poslankyní všech poslanců v této Sněmovně. Následuje faktická poznámka pana poslance Volného a připraví se pan poslanec Vondráček.

To jsme tady jednali tři měsíce, obstruovali jste, dohromady to bylo nějakých 250 hodin obstrukcí.

Následuje pan poslanec Vondráček a připraví se paní poslankyně Štefanová.